Jde o institut, který je dlouhou dobu standardní součástí důchodových systémů mnoha evropských zemí. Oproti tomu současné nastavení českého důchodového systému je nespravedlivé, systémově vadné a naprosto nezaručuje možnost důstojného prožití důchodového věku, spíše naopak. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit dva body. Chtěla bych dostat konkrétní informace o tom a myslím si, že by to měli chtít všichni poslanci v této Poslanecké sněmovně co se bude dít s Českou poštou v budoucnosti.

Říkal nám tady, jak změní členy dozorčí rady, jak to budou skvělí odborníci, a kam jsme se dostali?

To by určitě nevadilo, kdyby občané tu poštu dostávali do svých schránek, ale oni ji nedostávají.

Já si myslím, že v žádném případě, že zodpovědnost za to nese ministr vnitra a měl by tady jasně říct, jaké bude další směřování České pošty.

Jsou informace, že se prodává právě mnoho objektů. Takže myslím si, že tento bod je důležitý, měl by být zařazen a měl by se k němu bezprostředně vyjádřit ten, kdo je za to zodpovědný, ten, kdo tu zodpovědnost má, ten, kdo tady říkal, že všechno bude zalité sluncem, všechno bude skvělé, a máme tady rok a tři měsíce, co je ve vládě pan ministr vnitra, a nejenom že jsme se nikam neposunuli, ale my jsme spadli, a to o několik příček dolů. Umíte si představit... Já si pamatuju, když jsem byla na vnitru, že se měly zavírat některé pobočky nebo popřípadě matriky a my tady propouštíme doručovatelky.

Děkuju, takže bod České pošty. Děkuju mnohokrát. Druhý bod a má druhá přihláška se dotýká toho tématu, které tady otevírám několikrát, a pořád se nám nepodařilo ten bod zařadit. Opravdu mě udivuje, že vládní koalice a vládní poslanci nechtějí vědět, jak se bude řešit nedostatek léků, takže druhý bod bych chtěla a poprosila bych: Nedostatek léků, konkrétní kroky řešení ministra zdravotnictví.

A hlavně, když jsem v úterý velmi bedlivě poslouchala pana ministra zdravotnictví, tak jsem se vůbec nedozvěděla, jakým způsobem to vyřeší.

Ale to už je pozdě.

Než jsem sem šla teď říci, že chci zařadit klíčový a důležitý bod, jestli vám nevadí, že nejsou léky v lékárnách a v nemocnicích, tak mně to tedy opravdu vadí a myslím si, že by to mělo vadit celé této Sněmovně, protože my jsme zodpovědní, nebo respektive ministr je zodpovědný za to, aby zajistil dostatek léků pro občany České republiky, tak jsem se před chvílí dozvěděla, že už teď ministr dneska to vyšlo uvažuje o finské cestě i vlastní výrobě. Slyšel jste to tady někdo, když tady vystupoval v úterý pan ministr? Já to teď slyším úplně poprvé. Z toho je patrné, že pan ministr zdravotnictví vůbec neví, jakým způsobem to má řešit. On se neustále vymlouvá, že to je v celé Evropě. Lidé si ale jezdí pro léky do Německa, jezdí si do Polska, takže to určitě není pravda.

Předsednictví měla Česká republika a pan ministr zdravotnictví k nedostatku léků nesvolal ani jedno jednání.